Výbor pro zdravotnictví přijal tři pozměňovací návrhy. Jde o rozšíření povinnosti zveřejňovat smlouvy podle zákona o veřejném zdravotním pojištění i na smlouvy zdravotních pojišťoven a poskytovatele sociálních služeb, zajištění předávání informací mezi zdravotnickými pojišťovnami a o legislativně technickou úpravu nedávno přijaté novely zákona o léčivech.

Dámy a pánové, děkuji. Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu.

Prosím, pane zpravodaji.

Děkuji pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Zatím mám čtyři přihlášky, resp. pátou od pana poslance Zavadila.

Dobré odpoledne, vážené dámy a vážení pánové.

Aktuálně jsou smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb zveřejňovány dle zákona o veřejném zdravotním pojištění, a to v registrech smluv vedených jednotlivými zdravotními pojišťovnami, přičemž zvláštní smlouvy jsou zveřejňovány dle zákona o registru smluv, a to v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky, přestože se typově jedná o smlouvy obdobné. Cíl, který podaný pozměňovací návrh sleduje, bychom měli uvítat, avšak pouze v situaci, kdy pouhou novelizací zákona o veřejném zdravotním pojištění nedojde k chaosu při zveřejňování zvláštních smluv, a dále, nebudouli se navrženou novelizací o veřejném zdravotním pojištění podmínky zveřejňování zvláštních smluv a smluv o poskytování a úhradě zdravotních služeb nadále lišit.

Děkuji.